To je legitimní politické rozhodnutí zastupitelstva. Teď ale budou muset udělat dodatek číslo jedna k plánu rozvoje a podpory sportu, protože paní ministryně a úředníci si podle mě docela pyšně myslí, že to vědí lépe než ty samosprávy. Já se nestačím divit, a to opakovaně, kde ta státní správa neustále naznačuje, že to ty obce neumějí. A malé obce nejsou hloupé.

Nebo si to někde objedná, aby splnil zákonnou povinnost? A ty peníze na nesmyslné koncepce rozvoje sportu jsou na úkor přímé podpory oddílů na vesnicích. Pokud někdo tvrdí něco jiného, tak nikdy na obecním zastupitelstvu nebyl, nikdy nečetl rozpočet malé obce, nikdy se nepodíval, kolik jim vlastně zbude na podporu sportu jako takovou.

Rozpočtové určení daní je spravedlivé! Kdo rozděluje peníze, má moc. Nic jiného v tom není. Děkuji panu předsedovi. To byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Ještě pan poslanec Bendl. Prosím, pane poslanče, vaše faktická poznámka. Děkuji za slovo. Snad to stihnu v rámci faktické, hned se přihlásím do řádné.